Řada z vás, kteří jste předkladateli toho návrhu, jste i členy hospodářského výboru. Vzpomeňte si, tuším, že to bylo letos na jaře, když přišel předseda antimonopolního úřadu, ÚOHSu, s návrhem nebo s požadavkem, že by v Brně umístěný úřad chtěl mít tady v Praze alespoň pobočku. Já už si to nepamatuji přesně, myslím, že neuspěl s tím návrhem, že jsme říkali ne, zůstaňte v Brně.

A když se jim povedlo tady tu vysokorychlostní trať dostavět a to je opřeno o tvrdá fakta, čísla, která mohu doložit, mohu vám je poslat a zveřejnit tak to lidem došlo.

Abych už nezdržoval, pokud jsou tu někteří ještě nerozhodnuti, můj názor je takový, že bychom neměli takto omlouvám se, nechci říct, že náhodně, ale někde zkrátka od stolu tady ze Sněmovny si vybrat nějaké množství institucí, které odstěhujeme nebo rozhodíme po České republice. Jim to opravdu uškodí a nepomůže to ničemu.

Takže pokud jste tu někteří nerozhodnutí já za sebe jsem proti tomuto návrhu. Jak jsem řekl, byť železničář, tak ho nemohu podpořit. A pokud bude podán návrh na zamítnutí, tak já se přimlouvám za to, aby byl zamítnut. Zkrátka přijde mi to jako nerozum. Omlouvám se za to, ale říkám to férově a na rovinu. Děkuji za pozornost. Řádnou byste chtěl.

Tak, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Z těchto důvodů, jak jsem předeslal, si dovoluji navrhnout ctihodné Sněmovně zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já nepotěším předkladatele, já si prostě nemyslím, že tohle je cesta. Kdyby tam byl seznam úřadů k debatě, které úřady zrušíme nebo případně kterým úřadům sebereme některé agendy, které jsou nadbytečné a lidem otravují život, tak bych byl všemi deseti pro.

To mi přijde daleko důležitější. A je tady paní ministryně pro místní rozvoj.

Nedostal jsem žádnou odpověď.

To si myslím, že by nás mělo zajímat, a tam se o tom máme bavit. A kde na to ušetříme?

Že tím bychom víc pomohli těm regionům v tom, že se budou mít líp a líp, když tam bude čím dál tím víc placených úřednických míst, myslím, že opak je pravdou.

Myslím, že Česká republika má spoustu jiných problémů. Děkuji za pozornost. Ano, máme, máme. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já bych se také ráda vyjádřila k tomuto sněmovnímu tisku, a to především z pozice Asociace krajů, která se tímto sněmovním tiskem zabývala, a zároveň jsme poslali na všechny kraje, aby každý kraj se k návrhu tohoto zákona vyjádřil. Musím říct, že z některých krajů přišlo podpůrné stanovisko, z některých krajů přišlo negativní stanovisko a z některých krajů přišlo neutrální stanovisko. To znamená, že Asociace krajů k tomuto návrhu zákona nepřijala žádné usnesení, pouze ho vzala na vědomí.

Takže považuji za nutné tady to stanovisko všech krajů říci.

Pravdou je, že ta shoda v současné chvíli na tom není, takže nadpoloviční většina krajů v žádném případě tento návrh zákona nepodporuje. Nikoho nevidím, takže já končím obecnou rozpravu. Nyní závěrečná slova za navrhovatele pan poslanec Jan Farský zájem má. A prosím o klid v jednacím sále, prosím vás. Budeme ještě hlasovat, máme tady ještě návrh na hlasování.